Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.

Hlavním cílem navrhované úpravy je regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Jsou stanoveny požadavky na rozmnožovací materiál chmele a povinnosti, které musí dodavatel takového rozmnožovacího materiálu plnit. Návrhy změn vycházejí ze zkušeností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Proto bych si vás dovolil tímto současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Balaštíková. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Věcně příslušným správním úřadem v tomto odvětví je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který je správním úřadem a organizační složkou státu řízenou Ministerstvem zemědělství.

V oblasti ochranných práv k odrůdám rostlin vyvstala potřeba do zákona doplnit povinnost žadatele o udělení právní ochrany k odrůdě a doložit, kde je prováděno takzvané udržovací šlechtění a kdo je udržovatelem odrůdy, aby ústav mohl řádně zkoumat vlastnosti odrůdy, kterou hodlá žadatel do budoucna právně chránit, a také ji porovnávat s již stávajícími právně chráněnými odrůdami.

Finanční dopad do podnikatelského prostředí související s novými povinnostmi nelze v současnosti přesně vyčíslit, nicméně očekává se nákladově řádově o desetitisíce korun. Já doporučuji tento zákon propustit do druhého čtení a přikázat k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já vám opět děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, k samotnému znění novely zákona o oběhu osiva a sadby žádné připomínky nemám.

Piráti obecně tento typ poplatků nemají rádi, ale já ho chápu a nechci to v obecné rovině nějak zpochybňovat.

Ale měli bychom si říci, co je pro nás priorita. Já ji právě vidím v těch opatřeních, která mají potenciál zlepšovat krajinu.

Takže rozhodně není naším cílem jakkoliv omezovat nebo poškozovat.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji.